Takže já vás znovu vyzývám, jestli byste mohl vysvětlit jednotlivé účinnosti u mimořádné a řádné valorizace. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velice stručný.

Ano, ten systém je deficitní, to nepopírám, ale je to průměrný doplatek ze státního rozpočtu něco přes 16 miliard. Děkuji. Mezitím se zrušila faktická paní předsedkyně. První: já jsem ta čísla pouze uváděl proto, že vy jste se, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, odvolával na to, že za současného stavu je důchodový účet dlouhodobě udržitelný. Za B je důležité k tomu říct, že změny, které dnes projednáváme, přece neděláme primárně kvůli tomu, v jakých problémech je důchodový systém odteď do minulosti. Ty změny děláme snad všichni kvůli tomu, že dobře víme, jaký je demografický vývoj České republiky.

To jsou tvrdá data Českého statistického úřadu, český demografický vývoj.

To je to, o co tady v tento okamžik jde. Děláme změny, které se týkají budoucnosti, o tom tu debatu tady vedeme.

A za třetí což se dozvíte z různých odborných publikací je, že tady dáte nějaké benefity a podpoříte takzvanou migraci do České republiky, aby tady byli ekonomicky aktivní lidé, kteří budou do toho průběžného důchodového systému přispívat. Nic jiného možného není. Žádná důchodová reforma tedy tyto změny neudělá, pokud neudělá systém například to, že si budeme my muset a to tady vůbec není ve Sněmovně v rámci třetího pilíře šetřit do budoucna na náš důchod v rámci nějakého penzijka.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já bych měl možná taky podnět na pana ministra.

Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zareagovat na vystoupení pana ministra práce a sociálních věcí, který tady říká, že předkládá návrh, který bude zajišťovat důstojné důchody našim seniorům. Já bych mu ráda připomněla, že v lednu ještě před prezidentskými volbami v médiích říkal, že v žádném případě se nebude sahat na mimořádnou valorizaci, protože by to bylo v rozporu s právními předpisy, že by to bylo protiústavní. Pak samozřejmě hned po prezidentských volbách s tímto návrhem přišel.

Musím také říct, že pořád jste mi, pane ministře, neodpověděl na moji otázku. Když se totiž podívám, tak je zde napsáno, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Je vidět, že asi máte důvody, proč mi na to nechcete v rámci mimořádné a řádné valorizace odpovědět.